Děkuji za slovo. Já jsem si vzal faktickou, protože nechci být příliš dlouhý.

První řádně přihlášenou je paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, patřím k poslancům, kteří se rozhodli podpořit návrh kolegy, který se domnívá, že by bylo dobré, abychom připomněli právě to, co tady říkal pan poslanec Bendl před chviličkou, abychom prostřednictvím zavedení tohoto významného dne vlastně připomněli velkou postavu největšího neoddiskutovatelně oblíbeného českého panovníka, a tím je Karel IV.

Rok začínáme prvním lednem, kdy oslavujeme obnovu samostatného českého státu. Mohli bychom možná někteří říci vznik samostatného českého státu po rozpadu státu předcházejícího.

Čili jsou to principy.

O upálení Mistra Jana Husa bych si netroufala už vůbec nic říkat, protože se o něm bavíme už celý rok.

Poslední den mezi ostatními svátky je Svátek práce, první květen. Když tedy budeme... Já poprosím poslance, aby na sebe nepokřikovali, a paní poslankyně Nováková dokončí svůj projev. Prosím, paní poslankyně. Pan také někdy ministr kultury by tohle měl poslouchat docela s libostí, prostřednictvím pana předsedajícího. Já se omlouvám. Pane poslanče Jandáku, prosím, nepokřikujte. Prostřednictvím pana předsedajícího, vím, že se těšíte domů, už to nebudu dále prodlužovat.